Předložený materiál Národního plánu obnovy včetně Národního plánu reforem požadujeme přepracovat tak, aby odstranil uvedené zásadní nedostatky. Za druhé.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Asi první věc, kterou bych ráda zmínila, že vnímám jako velkou chybu, že zrovna tuto komponentu zpracovávalo Ministerstvo zemědělství a ne Ministerstvo životního prostředí. Nechci tím říct, že by to Ministerstvo zemědělství dělalo úplně špatně, ale prostě tím orgánem nebo tím resortem, který řeší adaptační opatření v krajině a klimatickou změnu, je Ministerstvo životního prostředí, a proto vnímám, že je to velká škoda, že to takto bylo rozhodnuto.

Takže za mě by ta opatření bylo potřeba opravdu posunout tím směrem, aby došlo k ekologické modernizaci, protože tato komponenta má také přispět k dosažení klimatické neutrality a to si myslím, že v tomto případě tak vůbec není. Děkuji.

Nové zelené úsporám, protože původně tam bylo plánováno na rok kolem 4 miliard korun, ale z rozpočtu Ministerstva životního prostředí tam jde pouze 80 milionů a ten zbytek je právě plánovaný, že půjde z plánu národní obnovy.

Takže tam vidím, že to není ani polovina.

Děkuji paní poslankyni. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Místo toho ji však ukládá symbolicky do nálevu a konzervuje. Chtěla bych vás seznámit s důvody, proč se domnívám, že plán je neefektivní a jeho jednotlivé kapitoly diskutabilní.

Návrh Národního plánu obnovy obsahuje řadu nicneříkajících výroků. To teď nemluvím o alibisticky zařazené kategorii překážky a rizika, která se objevuje ve všech komponentách.

Jak je možné, že finanční rámce jednotlivých oblastí plánu jsou odbyté? Proč nevíme, jakou metodikou jste dospěli k těmto číslům? K žádné z těchto jednotlivých komponent nemáme podrobnější čísla, tabulky, modely ani predikce.

Co se týče diskuse nad tímto plánem, i zde Česká republika výrazně pokulhává za svými sousedy. A zcela záměrně uvádím příklad Slovenska, abyste nám nemohli opět argumentovat tím, že hovoříme o příkladech z Německa a Rakouska a oni jsou dál. Slovensko je náš nejbližší soused, sdílíme řadu charakteristik.